Děkuji za slovo.

On se tady pouze snažil vysvětlit, že v okamžiku, kdy zkomplikujeme legislativně situaci věřitelů, obrátí se to proti dlužníkům. Pan poslanec Blažek. Vaším prostřednictvím chci vlastně poděkovat panu poslanci Filipovi. Lzeli snížit nějakou moji vážnost zde, to znamená, že nějakou mám.

A snad ještě jednu větu.

To se stalo mnohým z nás.

Sedí v těchto lavicích mnoho lidí, kteří působili nebo působí na radnicích.

A v městských rozpočtech chybí tyto stamiliony či miliardy. A tím, jak ztěžujeme vymáhání, tak ani města do toho nechodí, protože se to ztěžuje. A na to bychom neměli zapomínat.

A teď nám poraďte, jak ta města to mají vymáhat, když neustále ztěžuje Poslanecká sněmovna podmínky pro vymáhání, protože i to vymáhání musí být ekonomické!

Děkuji, pane předsedo. Také děkuji. Nyní tedy má možnost vystoupit s přednostním právem pan ministr.

Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně leccos, nebo téměř vše už tu bylo řečeno. Bylo tu i řečeno to, že doopravdy pan poslanec Blažek se mýlí, pokud se domnívá, že tady každý měsíc schválíme nějakou změnu exekutorské úpravy.

Ten skutečně jenom vyjasňuje pravidla při určité části exekucí, a to části, podotýkám, která se týká exekucí nemajetných dlužníků. A to je něco, co si myslím, že potřebují jak věřitelé, tak dlužníci, tak exekutoři, a co je potřeba tím více, že bohužel nám nemajetných dlužníků stále přibývá byť to pan poslanec Blažek nevidí, což koneckonců svědčí o tom, že žije šťastný život. První je pan poslanec Chvojka, po něm pan poslanec Tejc. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Je třeba ho změnit. Souhlasím s některými svými kolegy.

Občas se stane, že člověk dlužit musí, prostě je potřeba si někde půjčit. To se prostě stává většině z nás. A pak je samozřejmě důležité, že když ten člověk nesplácí, aby to, co by splácet měl, po něm bylo vymáháno nějakou solidní přiměřenou cestou.

A troufám si říci, že zásluha na tom, že zde projednáváme tyto věci, jako třeba tento tisk, že jsme projednali odměny advokátů v bagatelních sporech a další věci, to není zásluha Ministerstva spravedlnosti.

Abych nebyl právě jako někteří moji předřečníci velmi obecný, tak pan kolega Tejc mě trošičku zkritizoval a pan kolega Blažek pochválil, což je roztomilé samozřejmě.